My chceme připravenost na moderní krize. Chceme připravenost na epidemické hrozby, blackouty, připravenost na pandemické hrozby, připravenost na migrační krize a chceme, aby každá starostka a každý starosta v republice měli krátký checklist povinností, které v té krizi musí udělat, na koho se mohou obrátit a jakým způsobem mohou rychle a efektivně pomoci svým občanům. To je moderní krizová legislativa, která samozřejmě prochází širokým připomínkovým řízením, ale je to i závazek z našeho vládního prohlášení. Chystáme i nový zákon o obcích, možný vznik společenství obcí a jejich právní subjektivitu, což nás vede k tomu, že nepotřebujeme v rámci České republiky rušit a likvidovat malé obce. To je naše tradice. Malé obce do českého venkova a České republiky patří, ale pokud mohou vytvářet společenství obcí s jasnou právní oporou, spolupráce obcí, sdílení úředních kapacit a podobně, to je cíl, kterým chceme jít. Zároveň jsme realizovali řadu investičních akcí, které tady teď jednu po druhé nebudu číst, ale určitě zareaguji ještě v diskusi, protože předpokládám, že se tady opoziční experti v bezpečnostní problematice budou jistě vyjadřovat, a reakci si to určitě zaslouží. Závěrem mi, dámy a pánové, dovolte říci jednu věc. Česká republika má za sebou řadu úspěchů a já bych chtěl poděkovat i občanům České republiky za to, jak byli schopni zvládnout ten krizový rok. Já si uvědomuji, že na ně jsou kladeny obrovské nároky, že ta situace v rámci stoupajících cen, inflace, energetické krize je velmi náročná. Já vám garantuji, že vláda České republiky pomáhala a bude pomáhat všem, aby tuto krizi překonali, proto tady vláda České republiky je, proto přišla s několika svými jasně mířenými projekty, jako byl Deštník proti drahotě a nejrůznější nápovědná opatření, jakým způsobem čerpat státní pomoc. Vláda České republiky si uvědomuje, že čeští občané samozřejmě jsou na prvním místě, a proto jim také pomáhá. Ale tahle vláda je vládou hodnot, je vládou, která se ve chvíli, když je tady agresor, který likviduje suverenitu jednoho jiného státu, nebude tvářit, že není potřeba pomoci, že není potřeba v té chvíli pomoci i třeba na úkor vlastního pohodlí, jak předvedli naši obyvatelé, kteří byli schopni přijmout uprchlíky přicházející z Ukrajiny. Byly to většinou matky s dětmi. A já jsem pyšný na to, že naše vláda hodnoty má, že není vládou mravní relativizace, ale je vládou, která je schopna Českou republiku provést i těžkou krizí. Děkuji za pozornost. Přečtu omluvy.

To znamená, v tento moment není možné dávat žádné připomínky, žádné faktické poznámky, pouze vznést námitku proti postupu předsedajícího...

Děkuji, pane místopředsedo. Já, protože teď v tuto chvíli mluvil Vít Rakušan, ministr vnitra, tak jsem se pokoušela, nebo respektive i přes naši předsedkyni jsem se snažila prosadit, protože myslím si, že jednání o nedůvěře vládě je velmi důležité jednání, a chtěli bychom reagovat na vystoupení jednotlivých ministrů. Bohužel v jednacím řádu je jasně napsáno, že pokud se jedná o nedůvěře vládě, tak po rozpravě se přistoupí k hlasování podle jmen. A já nechápu, nebo já bych vás chtěla vyzvat, abyste tu rozpravu otevřel.

nebo kdo tady hovoří, abych na něj mohla reagovat. Děkuji vám. Já tedy řeknu následující postup a v případě, že budete chtít vznést námitku proti mému postupu, tak tak učiňte.

Následně potom dojde k otevření rozpravy a tam také registruji několik přihlášek s přednostním právem, ale následně tím, že bude otevřena rozprava, je možné se po vystoupeních hlásit s faktickou poznámkou a reagovat v rámci rozpravy.

Ty přihlášky jsou zaregistrovány včetně přijetí, co se týká času, a poté co projdeme přihlášky s přednostním právem před otevřením rozpravy, budeme postupovat tak, jak jsem řekl.

Vážený pane místopředsedo, mě samozřejmě mrzí váš postup, protože je to o vás, vy můžete tu rozpravu otevřít kdykoliv, je to v rukou toho, kdo řídí schůzi. A jestliže si opravdu přečtu v jednacím řádu, že po rozpravě se přistoupí k hlasování podle jmen, tak jsem přesvědčena o tom, že všech 200 poslanců má nárok na to reagovat na ty řečníky, kteří tu vystoupí, a že rozprava by měla být otevřena.

Takže v tuto chvíli si dovolím dát námitku proti postupu, protože i v jednacím řádu je jasně napsáno, že po rozpravě se přistoupí, to znamená, že je na předsedajícím schůze, kdy rozpravu otevře, a já jsem vás požádala, abyste ji otevřel v tuto chvíli, protože bych chtěla reagovat na ministra vnitra Víta Rakušana. Dobře, paní poslankyně.

Prostě jsou zde přednostní práva, která jsou jasně definovaná svou přihláškou, a já to musím respektovat.

Je tomu tak.

Kdo je proti?

S námitkou nebyl vysloven souhlas a budeme postupovat dál tak, jak jsem avizoval. Nyní tedy požádám o vystoupení pana ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, poté se připraví s přednostním právem, s přednostní přihláškou, také pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.